No a pak jsou tady ty úplně paradoxy, které nechci ani zmiňovat.

A jsem přesvědčen, o tom, že spousta lidí to ví.

Pojďme se teď zabývat cenami energií, pojďme se zabývat energetickou, potravinovou krizí, stoupajícími cenami potravin, energie, zastropováním pohonných hmot a dalšími věcmi, které občany opravdu, opravdu trápí a tíží.

Takže já v tuto chvíli mohu konstatovat, že v tuto chvíli my neprojednáváme tento tisk. Z toho důvodu může tady někdo dát návrh na přerušení schůze, ale ne v tuto chvíli na odložení tohoto tisku, ano? To chci konstatovat. Takže jestliže chcete... Já ale musím dát o procedurálním návrhu dle jednacího řádu hlasovat bezprostředně.

Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já jsem přesvědčen o tom, že v situaci, kdy vedeme obecnou rozpravu o stavu legislativní nouze, tak jsme podle jednacího řádu v situaci, kdy nemůžeme hlasovat o přerušení bodu, který v tuto chvíli nebyl ještě vůbec otevřen, protože nebyl ani schválen řádně podle § 99 program schůze, která byla svolána. Těžko přerušovat něco, co podle jednacího řádu ještě vůbec nebylo zahájeno. Pokud by tomu snad takto mělo být, tak potom si dovolím přednést protinávrh k tomuto procedurálnímu hlasování, ale opravdu jsem přesvědčen o tom, že tak jak to tady formuloval pan předseda Fiala, tak tento návrh je nehlasovatelný. Já děkuji. Děkuji. Pan kolega Výborný má pravdu a já žádám o procedurální hlasování na přerušení dnešní schůze. Přerušení dnešní schůze může navrhnout pouze předseda klubu, tudíž pan Fiala je předseda klubu.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Poprosím všechny, aby byl klid v jednacím sále. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Já jsem tedy nezaregistroval, že by pan předseda Fiala v tuto chvíli řekl termín, do kterého chce schůzi přerušit, pouze že ji chce přerušit.

Takže v tuto chvíli zahájím... ano, je tu návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Poprosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a všichni víme, o čem budeme hlasovat. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.